Předložený návrh rozpočtu byl sestaven v souladu s příslušnými nařízeními Evropské komise vydanými pro společnou zemědělskou politiku a současně respektuje podmínky stanovené pro její realizaci v České republice vydané příslušnými nařízeními vlády České republiky. Děkuji za pozornost a žádám o schválení tohoto návrhu. Tak já děkuji panu ministrovi. Prosím, posaďte se ke stolku předkladatele. Tento sněmovní tisk projednal zemědělský výbor, jehož usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 25/1.

Pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, já bych vás rád seznámil s jednáním zemědělského výboru z jeho 3. schůze dne 14. prosince 2017, kdy zemědělský výbor projednal návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2018 a po rozpravě zemědělský výbor Poslanecké sněmovny doporučuje Poslanecké sněmovně návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2018 schválit bez připomínek. Děkuji, pane poslanče. Posaďte se ke stolku zpravodaje. Takže do všeobecné rozpravy se nikdo nehlásí. Končím všeobecnou rozpravu. Zeptám se, jestli má předkladatel nebo navrhovatel zájem o závěrečné slovo. Ukončuji tedy všeobecnou rozpravu. Takže končím podrobnou rozpravu. O závěrečné slovo po podrobné rozpravě taky není zájem. Takže přistoupíme k hlasování o návrhu předneseném zpravodajem. Kdo je pro přednesený návrh? Kdo je proti přednesenému návrhu?

Návrh byl přijat.